Pane ministře, prosím, máte slovo.

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslední ze série tří předloh, které dneska máme na programu a která nám zbyla na tuto hodinu, je návrh novely zákona o ozbrojených silách, čili novela zákona č. 219/1999 Sb. Dovolte, abych vás seznámil stručně s tímto vládním návrhem, a to s odkazem na obecné principy takto provedené úpravy, které jsem už zmínil při uvedení vládního návrhu novely branného zákona. Novela zákona o ozbrojených silách České republiky vyplývá především ze skutečnosti, že zákon již nevyhovuje věcným potřebám ozbrojených sil z pohledu jejich řízení, plnění úkolů a zabezpečení. Mezi důležité věcné změny patří zejména rozšíření možnosti využít celou armádu v krizových situacích a k plnění humanitárních úkolů.